Dále MPSV navrhuje v současné době poměrně zásadní novelizace zákona o státní sociální podpoře a zákona o hmotné nouzi. Je to nepřehledné a evidentně by bylo třeba jasně nastavit kompetence a roli jednotlivých ministerstev v tom procesu, analyzovat celý soubor dotčených předpisů, stanovit si harmonogram veškerých úprav a koordinovat uvedení do praxe v součinnosti všech zainteresovaných resortů.

Děkuji za slovo.

Máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě.

A tento systém trvá již téměř dvacet let. V současné době tedy dochází navíc k velmi ambiciózní reformě financování regionálního školství.

Jakých konkrétních typů škol se tento návrh týká a pod jaká ministerstva by měly být školy přesunuty. A za čtvrté, jak je tato případná změna kompatibilní se současnou chystanou reformou financování regionálního školství. Děkuji. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji.

Měli jste možnost hlasovat proti, nakonec i díky našemu odporu návrh prošel. Proč je to problém? Součástí této směrnice jsou i články 11 a 13. Článek 11 přímo zavádí rozšířenou ochranu pro sdílení obsahu, která vede i k dani z odkazu a významně ovlivní práci kohokoli, kdo se potřebuje ve své práci odkazovat na jiné zdroje. Stejně tak tato ustanovení narušují klíčovou jednotnost digitálního trhu, protože některé země už deklarovaly, že pokud bude zavedeno, chtějí si určovat podmínky samy. Článek 13 je pak přímou hrozbou pro svobodu každého z nás, jelikož se prakticky jedná o pokus vnutit přímo provozovateli internetových platforem filtrovat všechen obsah, který někdo nahraje, a nechat je za to nést odpovědnost. V praxi by pak byli nuceni zavést automatické filtry, kterými by tupě rozhodovali, co smí a nesmí být na internetu.

Momentálně se řítíme do daleko větších problémů, a proto se ptám, proč česká vláda podpořila směrnici v její současné podobě, včetně článku 11 a 13, a jakým způsobem se česká vláda připravuje na aplikaci této směrnice.

Pane poslanče, máte slovo. Dobrý den. Vážený pane premiére, v nejbližších měsících k nám zamíří novela zákona o místních poplatcích, která de facto otvírá zásadní politickou otázku: jak dál bude Česká republika řešit sdílenou ekonomiku typu Airbnb. Sdílené ubytovací služby dnes prodělávají obrovský rozvoj.

V Praze jsou dokonce nejčastěji nabízeným typem ubytování celé bytové domy a ty se podílejí na celkové kapacitě téměř ze 3/4. Výjimkou pak nejsou poskytovatelé, kteří vlastní desítky bytů, nebo dokonce domů.

Rovnost před zákonem tak nejen značně pokulhává. Ptám se vás, pane premiére, budete tuto situaci řešit, nebo bude čekat, až budou hoteliéři, stejně jako taxikáři, křičet na náměstích a blokovat dopravu?.

Pane poslanče, máte slovo.

Před pár dny se ale na úřední desce Obvodního báňského úřadu objevilo oznámení o zahájení správního řízení o povolení těžby v této lokalitě.

Vážený pane premiére, ceny bytů v České republice mají dlouhodobě rostoucí tendenci.

Ale v této souvislosti bych se chtěl zeptat, z jakého důvodu jste se rozhodl zrušit fond rozvoje bydlení a nahradil tímto fondem.

Nebojíte se prostě toho, že to neumíte, a proto to dáváte do jiných fondů? A není to třeba tak, že vás bydlení v České republice nezajímá?